Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolil bych si nejprve opravit některé nepřesnosti, které tu zazněly. Zejména se to týká absolutní výše platů zapisovatelek.

No, upřímně, dámy a pánové, nechci tím říct, že to je nějaký zázrak, ale přece jenom jsem považoval za potřebné toto upřesnit, protože ten rozdíl tu je a není zcela nepodstatný. Co s tím chci dělat?

Jenom by mě zajímalo, kde bychom na to vzali.

Děkuji panu ministru Robertu Pelikánovi.

Takže tam není 012, tam to bude stoupat po nějakých dvou třech letech, tak jako to je u jiných státních zaměstnanců, takže tam bude možná rozpětí 912, ale rozhodně tam nebude mladá zapisovatelka ve věku 21 roků, která by takový plat měla. A pokud mluvíme o tom, že si vydělá, jak říkáte vy, až 17 tisíc korun a kde na to máte vzít. Já myslím, že především jsou to vaši zaměstnanci a vy byste měl u svého stranického kolegy ministra financí, popřípadě ve vládě iniciovat právě to, aby se tyto peníze, tyto finanční prostředky, našly a těmto lidem, kteří vykonávají největší díl administrativní práce na soudech, aby se tyto prostředky našly. A pokud byste šli v rámci svého rezortu, tak můžete přesunout z kapitoly vybavení toho nábytku, kdy nemusí být každá kancelář každého soudního čekatele, popř. soudce vybavena v řádech čtvrt milionu korun, může sedět klidně na židli za čtyři tisíce korun a ne za sedmnáct a ty finanční prostředky by se určitě v rezortu také našly.

Vy to víte a od vás bych očekával, abyste to řešil. Nebudu navrhovat žádné usnesení.

A jestli to je odpovídající, to si musíte zvážit sami. Nikoho nevidím, rozpravu končím a končím tím i tuto interpelaci.

Děkuji ještě jednou, pane předsedající. Ano, budu, protože tady je dostatečný počet kolegyň a kolegů, projednávat tuto interpelaci i bez přítomnosti pana premiéra, protože vím, jaký k interpelacím má přístup a jak sem chodí. Viděl jsem to na konci roku. Je to jeho postoj a tím, že strčíme hlavu do písku, se problém rozhodně nevyřeší. Takže dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych vás s interpelací a s důvody pro to odmítnutí seznámil. Já jsem také v říjnu podal písemnou interpelaci panu premiérovi záměrně. Nechtěl jsem interpelovat ministra vnitra, přestože jsem hovořil o příslušnících policie a bezpečnostních sborů, protože pan ministr vnitra je na to malý pán.

Pan premiér mi odpověděl a já s tou odpovědí nejen že nesouhlasím, byť obsahově tam je všechno, ale jsou určité věci, které je potřeba, aby na půdě Poslanecké sněmovny zazněly.

Začnu prvním. Platové tarify a srovnání platových tarifů. Obecně asi víte, že příslušníci bezpečnostních sborů se na mnoho z vás obrátili a řekli vám, resp. napsali vám, jaké jsou jejich platy, a ptali se vás, co vy jako zástupci politických stran budete dělat pro to, aby náročné povolání příslušníka bezpečnostního sboru bylo také náležitě ohodnoceno. Dopisy jste dostali, někteří jste na ně reagovali, někteří ne.